Tak to bude příklad nové, důležité, podle mě vynikající investice, ale investor nebude stát, ale statutární město Ostrava. Paní poslankyně, máte slovo. Pane ministře, já se omlouvám, možná jsem to neřekla přesně. To byste prostě politicky neustál, to prostě není možné.

Takže děkuji. Jinak opravdu já si nevymýšlím, nepřekrucuji, a jak mi bylo řečeno, posílám dál. Nejsem sama.

Pane ministře, máte slovo.

A věřte mi, že v posledních měsících velmi často slýchám stesky, někdy kritiku, někdy stížnosti, někdy slova podpory.

Já jsem k tomu našel cestu.

Děkuji, pane ministře.

Já jsem si ověřila ta neobsazená místa u ozbrojených složek.

Ale pak se to už řídí rozpočtovými pravidly, to znamená, tím krácením od druhého měsíce neobsazení a poskytování jenom peněz v prvním stupni. Také děkuji.

Takže to byly omluvy. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající.

To navíc přišlo ještě v době, kdy už inflace, a hlavně ceny energií začaly raketově stoupat. Ale zde, ani v tomto ohledu, vláda nedělá významné kroky.

Tyto náklady, které teď jsou tak významně vysoké, jsou pro mnoho klubů likvidační.